Pan poslanec Chvojka. Tak hezké ráno, kolegyně, kolegové.

Já bych chtěl jenom říct, že to není pravda.

A já vám řeknu... To je prostě fakt.

A jak jsem říkal, my pracujeme na vlastním řešení. Příklad. To by znamenalo, že na takové dohody by bylo možné odvádět pojištění ještě do 20. dubna.

To znamená, že jestliže nějaký poslanec trvá na faktické poznámce...

Děkuji. Pane místopředsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího, čeští komunisté chtějí lidem pomáhat jenom hubou.

Takže prosím, nemluvte na nás takhle!

Vážený pane předsedající, paní a pánové, mohl bych reagovat na pana kolegu Feriho osobně, nebudu.

Dobré brzké ráno, paní a pánové.

Pojďme k věci a nechme toho naprosto zbytečného kamery sice běží, ale lidé už dávno spí, takže to není vidět na obrazovkách naprosto zbytečného válčení. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Já upozorňuji všechny poslance, že v jednu hodinu definitivně zavírají všechna restaurační zařízení. Pane předsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího, to bylo opravdu zbytečné.

Paní poslankyně Černochová. Prosím.

Ale dovolte mi, abych možná drobně edukovala kolegu Luzara prostřednictvím pana místopředsedy, protože on tady napadl Občanskou demokratickou stranu, že by snad mohla za tu stávající legislativu.

Pane Luzare prostřednictvím pana místopředsedy, podívejte se, kdo byl v té době premiérem! Děkuji. Děkuji.

Ale já bych se chtěl zeptat navážu na slova Pavla Blažka.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V tomto bych ho jednoznačně podpořil. A když už tady stojím, abych nemusel potom vystupovat v rámci závěrečné zprávy, jsem rád, že tady kolegyně Černochová připomněla genezi vzniku exekučního řádu. Měl jsem na mysli to samé. Ano, zastavování marných exekucí, které tady jsou často zaparkované léta a léta, je jedno z klíčových opatření, která musí být součástí sněmovního tisku 545. Ano, musí to být. Jestli to bude na úrovni 1 500, jinak, musí tam být samozřejmě chráněno i to právo věřitelů pokračovat v tom vymáhání formou nějaké zálohy apod., ale skutečně je to tak zásadní a koncepční věc, a paní ministryně to říkala také, že není možné, není možné to schvalovat teď ve stavu legislativní nouze.

Protože já myslím, že toto je ukázkový příklad, jak by to mělo vypadat.